Aby měl registr dlužníků skutečně význam pro ochranu spotřebitele, je potřeba chránit spotřebitele i před sebou samým. Co tím myslím?

Mnozí spotřebitelé jsou nepoučitelní, ale myslím si, že bychom je měli chránit.

V systému jsem viděl už připravený návrh pana poslance Klána, nevím, jestli ho přečte, který navrhuje, aby se informační databáze neschvalovala. Děkuji panu poslanci Kudelovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Vondráček. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já vcelku velice krátce k tomuto zákonu. Já si myslím, že není nikdo ve Sněmovně, kdo by pochyboval o tom, že zákon na ochranu spotřebitele je velice nutný. Dnes všechny tyto spory, pokud není nalezena shoda, končí u soudu. Soudy bohužel jsou zavaleny touto prací a domáhání se práva v těchto záležitostech obvykle končí u běžného spotřebitele mávnutím rukou. Prostě nemá to pro něho cenu a efekt jít až do soudního sporu s dodavatelem zboží, na které si stěžuje. Čili tady stát nachází prostor pro řekněme účelnou mediaci mezi nespokojeným klientem a dodavatelem výrobku, se kterým je nespokojen. Problém samozřejmě nastává, pokud se jedná o výrobek složitější. Jistě jste se s tím už mnohokrát setkali. Obvykle to končí tím, že někdo dodá tzv. znalecký posudek z oboru, který hovoří o tom, že byl technologicky porušen proces výroby, popř. dodány špatné materiály. Hovořím o tom z jednoho prostého důvodu. Tato předloha, kterou máme před sebou, nezohledňuje nákladovost pořizování znaleckých posudků. Ona hovoří o problematice personální, hovoří o problematice časové a vytíženosti státních orgánů poskytujících tuto službu, ale již nehovoří o dalších nákladech spojených s tímto vymáháním. Čili hovořím o znaleckých posudcích, které by posoudily oprávněnost, popř. které by vyjádřily tu hodnotu. Z tohoto pohledu bych apeloval na předkladatele, aby se i nad tímto problémem znaleckých posudků zamyslel, popř. uvažoval o regulaci jejich nákladů, protože samozřejmě stoupneli poptávka po vystavování znaleckých posudků, když si ten mediátor, použijili ten výraz, nebude schopen poradit, tak samozřejmě nabídka trhu v ten moment naskočí a budou žádány enormní sumy za znalecké posudky vůči zboží. Čili doporučuji vřele se tady tímto problémem, pane ministře, zabývat a hledat cesty, jak regulovat, aby nedošlo k výraznému zdražení služeb znalců a v ten moment samozřejmě nákladů na státní rozpočet.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Trošku mě překvapil pan kolega Kudela, protože se jedná v podstatě v tuto chvíli o konkurenční projekt. Na vysvětlenou. Informační databáze o bonitě spotřebitelů byla předmětem pozměňovacího návrhu pana Velebného, který projednal hospodářský výbor. Nicméně vyskytlo se tam několik legislativních zřejmě neodstranitelných chyb a v době projednávání na ústavněprávním výboru jsem načetl obdobný pozměňovací návrh a na základě iniciativy pana poslance Bendy a vůbec názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů byl tento návrh ještě modifikován a nyní je zapsán v systému jako pozměňovací návrh pod mým jménem. Měl jsem jenom velice stručně možnost se seznámit s návrhem pana Kudely. Myslím si, že není možné, aby informační databáze fungovaly jenom na základě souhlasu. To pak popírá jejich smysl.

Tyto registry mohou pomáhat spotřebitelům, aby získali lepší přístup k finančním prostředkům a k produktům na finančním trhu. A koneckonců reaguji tak i na doporučení Úřadu na ochranu osobních údajů, který už dávno volá po tom, aby tato oblast registru byla nějakým způsobem regulována.

Děkuji. To bylo všechno v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Nejdříve tedy pan poslanec Chvojka, který se hlásil jako zpravodaj s přednostním právem do podrobné rozpravy.

Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní pan poslanec Kudela v podrobné rozpravě. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, já velice stručně.

Není tomu tak. Není tomu tak. Protože není návrh na žádné hlasování, končím druhé čtení tohoto tisku bodu číslo 21.

Pane předsedo, máte slovo. Ano, děkuji. Jak jste správně řekl, máme v tuto chvíli jedenáct minut do 19. hodiny. Teď jsme vedli konzultace s předsedy klubů a zdá se mi, že bychom mohli dosáhnout dohody v tom smyslu, že bychom dnes ukončili jednací den projednáním bodu 7 rozpočtové určení daní.